Říkám to z toho důvodu, že velmi často dochází k matení pojmů. Často slyšíme lidi z byznysu, kteří říkají: chybí nám pracovníci, my je dorovnáme migranty. Nicméně to, jakými migranty budou dorovnávat vakuum na trhu práce, musí záležet na státu. Každý stát má právo, výsostné právo si zvolit, jaké, kolik a zda vůbec nějaké migranty přijme. Toto nemůže fungovat tak, že nám budou pod pláštíkem společné migrační politiky tyto podmínky diktovány. A my zdůrazňujeme také fakt, že tyto díry na trhu práce, které mohou být částečně na krátkou dobu dorovnány, řekněme, pracovníky ze zahraničí, nesmějí převážit nad prorodinnou politikou.

Nyní pan poslanec Marek Černoch v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já musím říct, že mě velmi mrzí, že jsem nedostal odpověď od pana premiéra na tu jasnou otázku, a věřím, pevně věřím tomu, že ta odpověď přijde v jeho závěrečné řeči. Pokud nepřijde jasná odpověď na otázku, zdali se Česká republika připojí k žalobě k Evropskému soudnímu dvoru, tak je to výsměch. Já bych si dovolil navrhnout usnesení za Úsvit národní koalice: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby nerespektovala kvóty na přerozdělení imigrantů a nepřijímala dobrovolně nelegální ekonomické imigranty. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby se podobně jako Slovensko bránila proti kvótám u Evropského soudního dvora. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu rovněž k odmítnutí trvalých mechanismů přerozdělování imigrantů. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky v případě přehlasování České republiky v Evropském parlamentu při odmítnutí mechanismu trvalého přerozdělování migrantů, aby proti tomuto rozhodnutí podala žalobu k Evropskému soudnímu dvoru. Dámy a pánové, i my bereme tuto situaci velmi vážně a věříme, že dnes bude přijato usnesení, které opravdu postaví Českou republiku na úroveň suverénního státu, který si nenechá z Evropské unie nic diktovat. Hezké dobré odpoledne. Děkuji panu předsedovi Černochovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče. Vážené dámy a pánové, dovolte mi tedy navrhnout usnesení za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, o kterém bychom hlasovali, a následně ho tedy jenom krátce zdůvodnit. Návrh usnesení za naše hnutí SPD zní: Povinné kvóty pro přijímání ilegálních imigrantů jsou hrubým porušením suverénních práv České republiky. Povinností vlády bylo využít všech prostředků k obraně zájmů České republiky a jejích občanů. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo a vláda rezignovala na tyto snahy, Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky k podání demise. A dovolte mi ještě jenom v pár minutách zdůvodnit.

Tato vláda k těmto nevratným krokům, které způsobí do budoucna velké sociální pnutí a nárůst kriminality, nemá žádný mandát, jelikož ještě donedávna vládní představitelé říkali, že žádný problém neexistuje s imigranty a není potřeba se na něj připravovat. Výsledkem této vládní neschopnosti a servility vůči Bruselu a Washingtonu je přijímání tisíců nechtěných vetřelců proti vůli drtivé většiny občanů, a to vše na úkor sociálního zabezpečení pro naše potřebné občany. Tato vláda se rozhodla vynaložit na nelegální migranty miliardy korun na úkor našich občanů. Tato vláda by měla podat demisi, jelikož porušila svým jednáním, kdy přijala bez odporu diktát Bruselu, suverenitu naší republiky. A znovu opakuji, zcela proti vůli drtivé většiny občanů České republiky a to je velmi závažný moment. Jedná se o nevratné kroky, které ovlivní na generace další vývoj v České republice.

A já vás, vládo, žádám, umožněte občanům demokracii, nikoli vaši diktaturu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Okamurovi a v tomto závažném momentě s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Robin Böhnisch. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Abych mohl dál uvažovat o tom, které usnesení v podrobné rozpravě přednesené podpořím v hlasování, tak bych potřeboval alespoň vědět od pana poslance Okamury seznam těch nepřátelských zemí, o kterých v tom svém usnesení mluvil.

Nyní řádně přihlášený předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, jsem rád, že jsme se dostali až na samotný konec té nelehké debaty, nejen obsahově, ale i po formální stránce složité debaty, debaty, na jejíž výsledky čekají občané České republiky. Jsem přesvědčen o tom, že se nakonec podaří přijmout nějaké usnesení, které bude mít jakýsi smysl, že to nebude pouhé plácání do vody. Dovolím si tedy návrh usnesení, který avizoval ve svém projevu místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, zde v podrobné rozpravě vám připomenout, tedy načíst znova. Než tak učiním, musím říci, že jsme bedlivě sledovali návrhy usnesení, které tady zatím padly, a že s některými částmi těchto usnesení nebo těchto návrhů souhlasíme natolik, že je, pokud se o nich bude hlasovat po částech, po jednotlivých částech, budeme i podporovat. Nicméně náš návrh usnesení, který tady předkládáme, je jakýmsi, řekl bych, uceleným návrhem, nikoli však totálně uzavřeným, ale přístupným na případné další reakce na vývoj situace. Tedy onen návrh je tento: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 1. a) vyslovuje velké znepokojení nad tím, že se nepodařilo ani po zasedání předsedů vlád visegrádské skupiny zabránit v evropských institucích rozhodnutí o kvótách, které deformují základní pilíře výstavby integrující se Evropy; b) vyslovuje velké znepokojení nad tím, že dohoda, která byla učiněna v Praze a která byla v rámci předsednictví České republiky ve V4 uzavřena, nebyla dodržena jak ze strany Polska, ale zejména ze strany České republiky na následujícím jednání předsedů vlád po neúspěšném jednání ministrů vnitra zemí Evropské unie. Žádá vládu České republiky, aby a) všemi dostupnými právními a diplomatickými postupy zabránila uplatňování kvót na přidělení migrantů do České republiky; b) uložila ministru zahraničních věcí, aby na půdě mezinárodních institucí, zejména Organizace spojených národů, Evropské unie, Organizace pro evropskou bezpečnost a spolupráci, ale i v NATO, usiloval o řešení příčin vzniku migrační vlny, tedy přispěl k mírovému urovnání bojů v Sýrii, ale i v celé oblasti Středního východu, včetně sporů v severní Africe; c) uložila ministru zahraničí a ministru vnitra, aby při jednání v orgánech Evropské unie trvali na plnění úkolů při ochraně vnější hranice podle schengenské smlouvy; d) dále pracovala na zajištění státní hranice České republiky, pokud selže ochrana vnějších hranic Evropské unie, a konečně e) aby předložila zprávu o tom, jak jsou připraveny sociální, zdravotní a školské systémy na vstup nezjištěného množství osob, které neznají český jazyk a nejsou na území České republiky pojištěny.